Posledním pozměňovacím návrhem pod písmenem I je můj pozměňovací návrh, kterým se za účelem zvýšení právní jistoty stran pracovněprávního vztahu navrhuje uvést pravidlo možnosti podávat opakovaně žádost o rodičovskou dovolenou do zákoníku práce. Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ještě zde máme k hlasování, prosím, paní poslankyně Ožanová. Vážená paní předsedající.

Já jsem se ptala kolegů, ale na výboru se to neprobíralo, protože ten návrh padl až na plénu. Tak bych doporučila hlasování o lhůtě zopakovat, protože předpokládám, že sama máte ráda, když je všechno v pořádku podle jednacího řádu. Paní zpravodajka na můj dotaz za což se tedy samozřejmě paní zpravodajce omlouvám, že jsem ji k tomu navedla vyjádřila svůj názor, což neměla, protože tento návrh nebyl projednán ve výboru. Pan předseda.

Nedávala jste námitku, dobře.

Paní předsedkyně Schillerová.

Všichni to kdysi udělali, tak jsem byla poučena. Pan ministr Stanjura s přednostním právem. Tak já myslím, že máme najít řešení. Podle mě řešení jednací řád předpokládá.

Takže prosím někoho, kdo hlasoval pro a chce, aby se zopakovalo, aby zpochybnil hlasování.

Já jsem chtěl najít...

Prohlásila bych toto hlasování za zmatečné. Nevím bohužel to číslo, jestli někdo mi může poradit, které číslo... Ano, já vím, jaké to bylo hlasování, bylo to hlasování v pořadí jako první o legislativně technických úpravách, ale neznám číslo hlasování, takže jestli chvilku mi dáte strpení...